Další můj návrh reaguje na vývoj technologie, způsobu údržby, ochrany a obnovy stavebních či restaurovaných památek neboli nemovitostí, kde skutečně je velmi rychlý vývoj, a památkový ústav dosud dle zkušeností z terénu na tento vývoj dostatečně pružně nereaguje, jakož i nereaguje adekvátně na změnu způsobu chování veřejnosti.

V dalším pozměňovacím návrhu řeším to, že vedle nadací a spolků měly mít možnost vystupovat za veřejnost a předem požádat o informace o všech zahajovaných řízeních i samosprávy obcí a městských částí, na jejichž území budou projednávány práce ve smyslu pojmů, které jsou uvedeny v tomto zákoně. Není totiž logické, aby byly opomenuty orgány územní samosprávy vzniklé z voleb podle zákona jakožto orgány, které zastupují práva a zájmy občanů příslušného území. Další můj návrh směřuje k rozdělení ochrany památek podle významnosti. Toto je zcela zásadní.

Návrh respektuje finanční náročnost oprav a snaží se zvláště v případě odst. 3 zamezit požadavkům památkového ústavu na ochranu dávno neexistujících artefaktů či nařizování neúměrně finančně náročných oprav. Podle dalšího návrhu není logické, aby návrh byl projednáván s obcí či městskou částí, na jejímž území by mělo chystané památkové území ležet, na což navazuje i ustanovení § 28.

Zase je to markantní zejména v hlavním městě Praze. Další návrh směřuje k příslušnému paragrafu, který stanoví, že je tedy účastníkem obec, tedy nejnižší stupeň samosprávy. Měly by to být, jak už jsem tady zmiňoval, i městské části, což je analogický návrh k těm předchozím.

Není tedy důvodu, aby nebyl schopen vydat své stanovisko bezprostředně.

Jde pak o přímé poškození zájmu soukromého sektoru, které je vymahatelné, tedy cestou občanského práva. I přes vědomí toho, že vandalismus lze stáhnout pod některá ustanovení zákona, považuji za účelné tuto činnost explicitně v zákoně vymezit vzhledem k vážnosti a vysokému stupni poškození památkového fondu například v centru Prahy.

To znamená, tam je potřeba, předpokládám, že kolegové budou i navrhovat nějaké úpravy, které se týkají sankcí či správních pokut, aby tam skutečně byla zásada přiměřenosti a aby tam byla respektována závažnost toho provinění z hlediska správního deliktu, což tady v tomto případě, jak jsem naznačil, není. A pak je konečně poslední můj pozměňovací návrh.

Vlastník nemovitosti umístěné v památkovém území má sice teoreticky možnost požádat Ministerstvo kultury o příspěvek, ale při rozpočtu ministerstva na tuto agendu, která je údajně ročně zhruba 7 milionů korun pro celé území celé České republiky 7 milionů korun je tato možnost spíše hypotetická než reálná. Návrhy jsem vložil do systému. Jsou tam uvedeny zvlášť. Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, v novele zákona o ochraně památkového fondu jsem vystupoval již dvakrát a žádal jsem ministra kultury o dopracování návrhu zákona podle připomínek odborných organizací či památkové inspekce.

Pokusil jsem se ve svém poněkud komplexním pozměňovacím návrhu, který obsahuje celkem 23 novelizovaných témat, vyřešit základní problém, a to je zavedení urbanismu do památkového zákona tak, aby se chránilo město či památkové rezervace jako celek. Také navrhuji příspěvek státu na opravu i pro nechráněnou zástavbu, protože neregulované zásahy do neregistrované zástavby ohrožují panorama i jednotlivé památky. Je nutno si uvědomit, že památka může být znehodnocena nevhodnou zástavbou v jejím okolí.

Každé město je životním prostředím společnosti. Historická města mají kromě hodnot kulturních i významné hodnoty pro potřeby člověka a lidé mají právo rozhodovat o svém životním prostředí, a je jedno, zda v přírodě, ve městě, či obci. Proto navrhuji větší míru participace veřejnosti. Vždyť architektonické dědictví patří mezi nemovité památky a vytváří životní prostředí společnosti. Z výše uvedeného vás chci dopředu požádat o podporu mých pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo.